Doufám, že to u nás není. Nicméně si myslím, že tato cesta pomocí rozpočtového určení daní je správná.

Děkuji. Po něm pan poslanec Kalousek.

Tady zazněly opět nějaké dotazy na předkladatele, které zůstaly nezodpovězené. Já bych nerad, aby celá tahle debata byla ukončena závěrečným slovem předkladatele, na které už nemůžeme reagovat. Já se omlouvám. Prosím pány poslance a paní poslankyně o klid. Prosím, pane poslanče, pokračujte.

Krátké novele jsme věnovali mnohem více času a teď tu velkou máme spláchnout tak velmi rychle, tak bych aspoň kolegy nalevo požádal, aby tomu věnovali pozornost.

Tam to bylo řečeno ve vztahu k panu premiérovi, který tady není, ale předpokládám, že pan vicepremiér o tom asi něco bude vědět. To je první dotaz, na který bych rád znal odpověď. Druhý dotaz je ten, jestli by mohl pan vicepremiér a současně předseda hnutí ANO okomentovat situaci v Kladně, jak to tedy máme chápat, jak tomu máme rozumět. Děkuji panu poslanci. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Ptám se, kdo se další hlásí do sloučené obecné rozpravy. Není nikdo takový. Končím tedy sloučenou obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Pan Bendl napsal interpelaci. My mu odpovíme a rád ji tady přečtu.

Evropská komise s tím souhlasila.

Děkuji. Ještě jednou. Dvacet pět let máte zpoždění. Když jsem přišel na ministerstvo, tak na zákoně nebyla ani čárka.

Takže s Evropskou komisí je to domluveno a nevidím žádný problém. V rámci druhého čtení rád budu diskutovat, ale byla dohoda, že tady nebudeme někoho zdržovat, tak se omlouvám. Děkuji panu ministrovi za jeho závěrečné slovo. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo. Kolegové, kolegyně, já bych vám chtěl opravdu poděkovat za dnešní trpělivost a za velice korektní přístup.

Děkuji panu zpravodaji. Po ukončení sloučené obecné rozpravy budeme pokračovat po jednotlivých bodech.